Kromě kvapného zadávání zakázek pro desítky stranických soukmenovců však neudělal vůbec nic.

V této souvislosti je rovněž nutné zmínit působení dlouholetého prvního náměstka ministra dopravy Lukáše Hampla, který nejdříve jako vrchní ředitel ministra Bárty přípravu staveb zastavoval, aby za dva roky jako první náměstek ministra tlačil investory k co nejrychlejší přípravě a dočerpání OPD. Nečasova vláda tak neustálým omezováním finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, dokonce i spolufinancováním staveb operačního programu Doprava tento deficit dále prohlubovala.

Vzpomínáte si na tuto dobu? Bylo tehdy Ministerstvo dopravy v lepší kondici, než je dnes?

Pan ministr Stanjura byl zvolen 6. prosince a do vánočních svátků na Ministerstvo dopravy nepřišel.

My dnes doháníme dědictví těchto špatně naplánovaných oprav. Pan Stanjura svou nečinností a neustále se měnícími rozhodnutími prohloubil chaos a zpoždění v legislativní činnosti ministerstva. Jak zvládl nefunkční centrální registr vozidel? Vyřešil ho zadáním bez výběrového řízení z ruky společnosti ICZ, včetně neveřejné části registru vozidel.

Musím smutně konstatovat, že za toto období se nestalo vůbec nic a nyní doháníme deficit, který máme, a dostáváme upozornění ze zemí Evropské unie, že Česká republika v zavádění evropské služby elektronického mýta neudělala téměř nic. Dnes pan Stanjura kritizuje zpoždění výběrového řízení na mýtný systém. Toto dědictví posledních osmi let a osmi ministrů, kdy se o výstavbě jenom žvanilo, ale pro dopravu v České republice se neudělalo nic, jsem jako bývalý majitel dopravní firmy, člověk z praxe, na ministerstvu přebral.

Já jsem si na to nikdy nestěžoval.

Možná bych měl také zmínit poslední nápad vlády Petra Nečase spojit Ministerstvo dopravy s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Buďme rádi, že takovýto nápad nevyšel, že vláda skončila dřív, než mohla tuto děsivou představu dokončit.

Odhadované další, u kterých se ještě snažíme zachránit uznatelnost nákladů a neporušení rozpočtové kázně, mohou mít hodnotu dalších 5,5 mld. Promlčené povinnosti dodavatelských firem vrátit inkasované peníze na zfušovanou práci se blíží 1 mld. To je v kostce stav, ve kterém rezort dopravy nechaly pravicové vlády svým nezodpovědným a možná i záměrně zlodějským řízením. Co jsme udělali za osm měsíců?

Je ovšem mou povinností k rezortu dopravy a současně všem občanům naší země, abych zde přece jenom uvedl stručný výčet některých úspěchů.

Jeho obnova bude ještě vyžadovat nějaký čas, přesto se již přes popsané potíže díky řadě kvalitních pracovníků rezortu dopravy podařilo dosáhnout úspěchu v řadě oblastí.

Proč ho přijímaly v roce 2009 pravicové vlády a stanovily tak nízkou cenu výkupu pozemků, která vedla k neskutečným průtahům vyvlastňovacích řízení a znamenala zrušení mnoha již dříve navržených smluv? Téměř po dvou letech neschopnosti můžeme opět akcelerovat majetkoprávní přípravu, která zásadním způsobem limitovala dokončení přípravy klíčových projektů.

Zároveň ušetří významné finanční prostředky státnímu rozpočtu, respektive umožní postavit výrazně více staveb a rychleji za méně peněz.